Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pan předseda Stanjura s přednostním právem

Ukončuji tento jednací den.